Schůzi svolala předsedkyně Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 65 poslanců.

Pane poslanče, ptám se, zda máte někdo jiný návrh? Prosím, dávám slovo. Pane místopředsedo, případně mě přerušte, já to budu respektovat, nicméně mám za to, že procedurální návrh podle § 51 odst. 6 je možné předložit i před hlasováním o ověřovatelích. To je situace, kdy je svolána schůze mimořádná a není dodržena pětidenní lhůta.

To znamená, že tato schůze byla fakticky svolána na jedenáctý den. Ze strany předsedkyně nebyla dodržena lhůta pro svolání mimořádné schůze. Nicméně upozorňuji na to, celkem vstřícně, že to je velmi nebezpečné precedentní jednání, protože tady dochází k porušení práva parlamentní menšiny, té jedné pětiny, těch čtyřiceti, kteří mají prostě právo, aby do deseti dnů se konala mimořádná schůze, a touto v uvozovkách metodou, kdyby to někdo domyslel až do ad absurdum, by se dalo docílit toho, že by si jiná parlamentní pětina udělala svoji protischůzi, případně ve spolupráci s vedením Sněmovny by ta protischůze byla vždycky o něco dřív a ta by potom mohla být až neúměrně prodlužována. Ta lhůta je nepřekročitelná, je obligatorní. Dokonce zákonodárce tam ani nepočítal s tím, že by se to nestalo. Jediná obrana je, když nějaký poslanec namítne, že nedostal pozvánku pět dní předem, pak se o tom hlasuje.

Děkuji za pozornost.